Poslanecké sněmovny

Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobré již odpoledne. Jako tradičně jménem volební komise se těm z vás, kteří chtěli bod doprojednat, omlouvám, ale taková je vždy naše společná dohoda, kdy volební body zařazujeme napevno, aby v rámci projednávání Sněmovny měly svůj pevně daný řád, abychom je stihli. Já pro vás mám za volební komisi připraveny k projednání tři volební body. Ten první bude aklamací, protože to jsou změny v našich orgánech. Další dva body jsou personální volby, takže poté bychom se odebrali k provedení tajné volby ve Státních aktech. K prvnímu bodu, Návrhu na změny ve složení orgánů.

Návrhy jsou všechny za dva kluby. Jeden je v rámci hnutí ANO a v rámci tedy míst, která podle kvora, podle rozdělení, hnutí ANO náležejí, a druhý návrh bylo doplňování od kolegů ze sociální demokracie právě po avizovaných změnách ve vedení Sněmovny a také ve vládě. Rezignace.

To jsou vše rezignace za hnutí ANO.

Do výboru pro obranu dále nominuje sociální demokracie Jaroslava Foldynu, to je místo, které bylo na základě § 33 uvolněno za pana poslance Hanzela, když se stal členem vedení Sněmovny. Další nominace je zahraniční výbor Karla Šlechtová za hnutí ANO, do mandátového a imunitního výboru Taťána Malá a stejně tak do ústavněprávního výboru Taťána Malá. Byla to místa, která byla tedy dočasně po létě uvolněna. Poslední dvě nominace jsou od sociální demokracie, Stálá komise pro použití odposlechů Petr Dolínek a Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní poslankyně Alena Gajdůšková. U těchto změn volební komise standardně navrhuje volbu veřejnou aklamací. Nejdříve tedy jedno hlasování o rezignacích poslanců, poté druhé hlasování o nominacích. Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu.

Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Jestli máte zájem o závěrečné slovo?

Výsledek byl přijat.